Pak jsem podporovala i francouzského ministra financí, když přednesl na úroveň evropské... cokoli.

Takto bych řekla, že je úplná interpretace té vytržené věty, kterou vy jste tady citoval. Děkuji. V tom případě je na řadě pan poslanec Petr Bendl, kterému dávám slovo, aby přednesl svoji interpelaci na ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Děkuji za slovo.

Tak by mě zajímalo, jestli ty náklady bude platit lékař, který vakcínu aplikoval, anebo jestli tyto náklady ponese stát. Děkuji vám, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemnou formou do 30 dnů. Děkuji za slovo.

Se znepokojením sleduji zprávy, jak trpí nedostatkem pohybu.

Řešení se přitom nabízí.

A chci věřit, že toto nikdo z nás nechce.

Děkuji vám, pane poslanče.

Ještě jednou dobrý den.

Už to řeší Nejvyšší správní soud. Policie predikovala, že dodržování tohoto nebude vymáhat.

Dokážete se k tomu vyjádřit?

Už to prostě finančně nezvládají.

Je to prostě nesmysl.

Podle Nejvyššího správního soudu odporoval zákonu, protože neměl žádné odůvodnění. Děkuji za odpověď. Děkuji vám, pane poslanče.

Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

Ze dne na den nám však v České republice začal platit zákon, který říká, že z procesu úpravy komunálních odpadů nesmí vzniknout nevyužitelný odpad, respektive vzniknout v praxi může a vznikne, ale vy jej nemůžete uložit nikam na skládku, i když pro něj prokazatelně nemáte žádné využití. Touto změnou v zákoně se tedy stalo to, že se z nevyužitelných výmětů najednou stala takzvaně na papíře využitelná surovina a odpadářské společnosti pro ně musí najít uplatnění.

Ve světle těchto skutečností se tedy ptám, jak mají třídicí linky, odpadářské společnosti, zpracovatelé a obce tuto situaci řešit. Tyto organizace připravují otevřený dopis k vašim rukám, ale využívám i této možnosti a pokládám tuto otázku.